V tom případě bych požádal pravděpodobně předsedu klubu sociální demokracie, aby zjistil, jestli některý z klubů, který svolal zasedání, žádá o prodloužení přestávky.

Já tomu rozumím, že teď bych mohl zneužít postavení řídícího, ale přesto požádám předsedu klubu sociální demokracie, jestli kluby, které svolaly zasedání, protože z těch, o kterých vím, že svolaly zasedání, jeden se dostavil a dva se ještě nedostavily, tak jestli kolega Sklenák nám sdělí něco, co koaliční strany ještě... Děkuji za slovo, pane předsedající. Nám sdělte, pane místopředsedo, jaký je stav vyjednávání uvnitř klubu. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Chci se vám omluvit. Ještě chviličku.

Prosím, pane předsedo.